To je z mé strany vše.

O slovo se hlásí nejdříve s přednostním právem přihlášený pan předseda Jan Jakob a následuje pan předseda Tomio Okamura, který je dále přihlášený. Prosím, máte slovo.

Já také děkuji. Nyní tedy je přihlášen s přednostním právem pan předseda Okamura a připraví se pan předseda Radim Fiala. Prosím, pane předsedo, máte slovo, a vás, kolegyně a kolegové, znovu žádám o klid v sále. Vážené dámy a pánové, já bych chtěl zařadit jako bod číslo 1 bod týkající se stoupající nelegální migrace do České republiky, protože situace je dneska taková, že ministr vnitra Vít Rakušan a vláda Petra Fialy situaci absolutně nezvládá.

Děkuji vám. A samozřejmě nejenom já, ale i občané, kteří mi píší, jsou přesvědčeni, že ministr vnitra Vít Rakušan z hnutí STAN i Evropská unie selhávají. Vlna ilegální migrace do České republiky situace se stává neudržitelnou. Právo upozornil, že agresivita převaděčů nelegálních muslimských migrantů rapidně stoupá a že by při ostraze státních hranic uvítal pomoc České armády, protože policistů je nedostatek.

A i na to už jsme tady upozorňovali delší dobu, že je potřeba personálně posílit policii, i samozřejmě finančně.

Prosím, věnujte pozornost předkladateli bodu. Hnutí SPD, jak jsem již řekl, dlouhodobě a opakovaně v této souvislosti požaduje výrazné personální a finanční posílení policie.